K diskusi pak zcela jistě bude i případné zařazení ještě jedné skupiny osob, a těmi jsou děti či dospělí s těžkou formou poruchy autistického spektra. I tyto osoby potřebují některé pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Velkým problémem těchto osob a jejich rodin je jejich doprava v prostředcích hromadné dopravy či soukromým vozidlem. Mnohé z těchto osob potřebují pro bezpečnou dopravu svou i okolních osob zádržný systém, nebo jejich stav vyžaduje jiné kompenzační pomůcky.

Z těchto důvodů si někteří žadatelé potřebnou pomůcku prostě nemohou dovolit, nepomůželi jim některá z nadací. Takto zdravotně postižený se pak stává uvázaným ve svém domácím prostředí se všemi zdravotními a sociálními dopady. Je potřeba říci, že počet žadatelů o tyto pomůcky je omezený.

Nejde tedy o nějaké závratné počty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dosavadní verze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ignoruje některé skupiny zdravotně hendikepovaných, u nichž je sociální a společenské vyloučení vzhledem k jejich zdravotnímu stavu stejné, někdy i větší než u osob, které již do působnosti zákona spadají. Tyto zmíněné skupiny osob jsou v tomto ohledu diskriminovány. Je tedy na nás, zda dokážeme i těmto osobám pomoci zlepšit jejich kvalitu života a alespoň částečně se začlenit zpět do společnosti. Je jen na nás, zda některé skupiny obyvatel ponecháme v situaci, kdy je jejich jedinou perspektivou pohled z okna vlastního bytu, nebo zda jim pomůžeme alespoň v omezené míře se začlenit do života mimo jejich domov. Vláda zaujala k našemu návrhu neutrální stanovisko, přičemž z jejího stanoviska je patrné, že problém, který novela řeší, vláda vnímá a považuje jej za hodný řešení. Některé připomínky k novele považují předkladatelé za hodné další diskuse a případně vyřešení a je nutné o nich v rámci projednávání ve výborech diskutovat i se zástupci odborné veřejnosti. Zejména se to týká nutnosti upřesnit zdravotní i další podmínky nároku na příspěvek na kompenzační pomůcky u nově navržených diagnóz, které navrhujeme zařadit do působnosti zákona. Toto však považuji za řešitelný problém a oceňuji v tomto postup Ministerstva práce a sociálních věcí, které již v mezidobí mezi jednáním vlády a projednání v prvním čtení svolalo kulatý stůl za účasti zástupců předkladatelů, odborných sekcí MPSV a odborných lékařských společností. Byli zde přítomni i zástupci Úřadu práce a lékařské posudkové služby.

Cílem je připravit do výborů či do druhého čtení pozměňovací návrh, který sporné body upřesní. Nepůjde ale o zásadní zásah do koncepce této novely, pouze o její upřesnění, aby kritéria pro zařazení konkrétního žadatele byla co nejvíce objektivní a usnadnila i práci lékařské posudkové službě. Milé kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že jsme schopni v průběhu legislativního procesu odstranit některé dílčí nedostatky této předlohy, a pevně věřím v naši spolupráci napříč Poslaneckou sněmovnu. Za předkladatele navrhnu v podrobné rozpravě prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dnů, tedy celkově na 80 dnů, aby byl dostatečný čas na přípravu dílčích pozměňovacích návrhů, které by neměly narušit základní cíl této novely. Děkuji vám za pozornost a dovoluji si vás požádat o postoupení tohoto návrhu k projednání ve výborech. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému jako zástupci navrhovatelů. Zpravodajkou pro prvé čtení byla určena paní poslankyně Vrecionová, která je ale omluvena ze zdravotních důvodů. Budeme muset stanovit nového zpravodaje. Je zde návrh na to, aby zpravodajem pro prvé čtení byl pan poslanec Jan Bauer.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Prosím pana poslance Bauera, aby se ujal funkce zpravodaje, a tím mu dávám i slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jako náhrada za paní poslankyni Veroniku Vrecionovou přednesl návrh zpravodajské zprávy k novele zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Předmětem úpravy je rozšíření okruhu postižení, která i přes svou závažnost nebyla dosud v zákoně zohledněna. Jedná se konkrétně o těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále pak o těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Osobám trpícím těmito těžkými postiženími náš sociální systém doposud nepřiznává nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky, které jsou pro ně velmi potřebné a bez kterých se neobejdou. Taktéž platí, že druhou oblastí navrhované úpravy je navýšení úhrady u některých nákladnějších zvláštních pomůcek. Předkládaný návrh směřuje na zvláštní pomůcky, jako jsou například svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, a je i z hlediska zvýšení dostupnosti těchto pomůcek velmi potřebný.

To si myslím, že je asi vše v rámci mé zpravodajské zprávy. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná sněmovno, za prvé si dovolím omluvit paní ministryni Maláčovou, která by zde jistě při projednávání tohoto bodu byla, kdyby nebyla včera a dnes na služební zahraniční cestě.